To vůbec ne. Ale já vám to řeknu.

Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Zaznělo tu, že statutární města mají dostatek lidí, aby se na kontrolu připravila. Představa, že musíme zaměstnávat úředníky proto, aby se připravovali na kontrolu, mě upřímně děsí. Já prostě nechci žít ve světě, kde se předpokládá, že všichni podvádějí, dělají chyby a že nutně zatěžují rozpočet měst, rozpočet státu svými úniky. Tak to podle mého přesvědčení není. A kontrolních mechanismů je dneska naštěstí celá řada. Odpověď na poznámku pana kolegy Bláhy. Tak v tuto chvíli obce, pokud vyhlašují nějakou soutěž, tak všechny informace, včetně podmínek výběrového řízení, jednotlivých dokumentů o průběhu toho výběrového řízení, včetně všech smluv, a dokonce i včetně toho, kolik zaplatili tomu zhotoviteli, vyvěšují na profily veřejného zadavatele. Toto je možné kontrolovat, a dokonce je to možné kontrolovat naprosto veřejně. Existuje registr smluv. Tady je řada těch nástrojů, kdy je možné dohlédnout na to, jak hospodaří veřejný subjekt, obec jakékoliv velikosti, město i kraj. Prostě je tady takových možností a fakticky několik druhů kontrol celá řada.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Ale teď mi dovolte, abych faktickou poznámkou reagoval tady na vystoupení předkladatelů z řad Pirátů.

Tady se jedná o naprosto klíčovou, zásadní novelu, která má velmi významně změnit to, jakým způsobem budou fungovat samosprávy v České republice, a vlastně jsme se od vás nic nedozvěděli o tom obsahu. Vy jste jenom popsal to, co je v tom návrhu, ale nezaznělo tady na plénu Poslanecké sněmovny, proč toto navrhujete.

Abyste řekl, vy jako zpravodaj tohoto návrhu, že si myslíte, že šest tisíc obcí v České republice fakticky nehospodárně hospodaří s veřejnými penězi, že máme k nim mít zásadní nedůvěru a že si myslíme, že bez Nejvyššího kontrolního úřadu nedokážeme vidět do toho, jak obce, které mají podle Ústavy samosprávu, hospodaří.

Ale já jsem hluboce přesvědčen o tom, že od toho tam my opravdu nejsme. Abychom měli být připraveni v každý okamžik na to, že někdo pošle kontrolu NKÚ a my budeme vysvětlovat, jestli jsme někomu dali dotaci za padesát tisíc korun. Děkuji.

Vážení kolegové, obec jako samosprávný subjekt je kontrolována veřejností, registrem smluv, je kontrolována kontrolním výborem, je kontrolována opozicí, je kontrolována auditem. Je kontrolována na několika úrovních.

Finanční úřady, dotační úřady, já jsem na to zapomněl.

Řešíme tady pořád komunální politiky, kontroly a já mám pocit, že ta důvěra ve starosty je daleko větší než důvěra v Poslaneckou sněmovnu. A možná bychom se měli zaměřit na to, jak funguje naše Sněmovna a spíš naše vláda. Pan poslanec Jiří Běhounek a jeho dvě minuty.

Ale velice stručně.

Všechno proběhlo. Oni na základě externího poradce provedli tu akci, všechno udělali.